Nechci tady otevírat nějakou velkou debatu, ale jenom chci říct, že co se týká investic, které jsou v rozpočtu označeny pro inkluzivní vzdělávání, tak pod tím je to, co také podle mého soudu nikdo nezpochybňuje.

A s tím jsme skoncovali, stojí to peníze. Ale já si myslím, že investice do vzdělávání jsou správné investice a je to správně. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, paní kolegyně, páni kolegové, paní ministryně, samozřejmě to, co jsme zase tady slyšeli o štíhlém státu, o malém státu, to jsme slýchávali za pravicových vlád. A jak to dopadlo? A já ráda tuto tezi připomenu, až zase zde budou návrhy na všechny ty podpory pro firmy, podnikatele, až bude debata o tom, jak stát nefunguje a jak by měl pomáhat.

Protože jenom když toto je v rovnováze, tak věci skutečně fungují. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nastaly však významné přesuny v rámci jednotlivých ukazatelů. Například program Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností je oproti roku 2020 ponížen z 260 mil. na pouhých 70. Finance jsou přesunuty především do Programu kofinancování projektu kulturní infrastruktury. Nemáme samozřejmě nic proti financování takových akcí, ale považujeme za krajně nevhodné, aby se finance na tyto akce přesouvaly z programu určeného na reprodukci majetku menších regionálních institucí, které už dnes trpí značným finančním nedostatkem.

Tak děkuji.

Prosím.

Děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

S tím samozřejmě stoupá i počet úrazů, které musí horská služba ošetřit. Určitě všichni víme, že horská služba je nezastupitelnou složkou integrovaného záchranného systému. Já jako záchranář s nimi spolupracuji.